Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 326/8.

Děkuji. Nejprve pan ministr, poté pan senátor jako zástupce Senátu. Máte slovo, pane ministře.

Senát následně návrh zákona projednal na své 12. schůzi dne 30. října a vrátil jej Poslanecké sněmovně se dvěma pozměňovacími návrhy. První z pozměňovacích návrhů zasahuje do právní úpravy kácení dřevin a spočívá ve vypuštění věty, která vymezuje stromoví ohrožující plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy. Podle předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu ponecháním této věty v navrhované právní úpravě hrozí, že budou preventivně káceny i zdravé stromy, které žádné reálné riziko pro provoz na dráze nepředstavují.